Děkuji za slovo.

Já poprosím všechny v sále o klid a soustředění se na to, abychom řádně schválili tento velmi důležitý návrh zákona. Návrh na zamítnutí této novely podán nebyl, to znamená, že zde hlasovat nebudeme. Hlasovat bychom tedy mohli o usnesení rozpočtového výboru jako celku, pokud není námitek.

Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C kolegyně Maxové, o kterém tady již byla živá debata. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Petra Fialy D1 a D2. Nakonec bychom hlasovali o návrhu jako celku. Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Hlásí se předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura.